Dalším významným celkem předkládané novely je oblast boje proti terorismu. Návrh se snaží implementovat směrnici Evropského parlamentu o jednáních spočívajících v kybernetických útocích se specifickým teroristickým úmyslem. Nad rámec požadavků plynoucích z mezinárodních dokumentů je tu však snaha upravit také přicestování do České republiky se specifickým teroristickým úmyslem. Postihováni mají být i organizátoři, návodci a pomocníci. Do současné doby je postihováno pouze vycestování. V oblasti protikorupčních opatření v reakci na požadavky mezinárodního práva, např. Úmluvy OSN proti korupci, je předkládáno rozšíření trestního postihu jednání spočívajícího v nepřímém slíbení, nabídce nebo poskytnutí neoprávněné výhody.

Změny trestního řádu v prvé řadě reagují na novelizaci trestního zákoníku z důvodu vzájemné provázanosti těchto právních předpisů, velmi správně jsou zde obsaženy i návrhy vycházející z poslaneckého návrhu, který je v Poslanecké sněmovně veden jako sněmovní tisk číslo 70. Návrhy jsou v podstatě totožné a přijetím vládního návrhu pozbude potřeba projednávat uvedený sněmovní tisk č. 70. Dále se do trestního řádu navrhuje nově zavést příkaz k uchovávání dat v nezměněné podobě po dobu stanovenou v příkazu a příkazu umožnění přístupu k jiným osobám k datům. V dalších bodech novelizace trestního řádu se navrhuje zpřísnit některé procesní situace, které nyní vyvolávají nejasnosti v aplikační praxi.

Předkládanou novelou jsou novelizovány další zákony, a to zákon o veřejných sbírkách, zákon o elektrických komunikacích, zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřeneckých fondů a také zákon o zadávání veřejných zakázek, a to v reakci na novelu trestního zákoníku. V důvodové zprávě je návrh zákona vyhodnocen jako souladný s ústavním pořádkem České republiky, kdy je zvlášť upozorněno na respektování článku 39 Listiny základních práv a svobod, ve kterém je stanovena výhrada zákona pro vymezení, jaká jednání jsou trestným činem a jaký trest nebo jiné újmy na právech nebo majetku lze za jeho spáchání uložit. Vedle nezbytné harmonizace trestního práva hmotného s mezinárodními standardy, což je nakonec i povinností podle článku 1 odst. 2 Ústavy České republiky, lze za pozitivní požadovat jednak skutečnost, že je reagováno na nejnovější trendy v postihování trestné činnosti, která může přispívat k financování mezinárodního terorismu. Za další je posilována kriminalizace jednání, která má korupční potenciál, což lze také přivítat. Zbývá poznamenat, že uvedené pozitivní efekty i přes další rozšiřování trestní represe, které však lze považovat za velmi mírné, převládají. Dopady předkládané novelizace na státní rozpočet hodnotí předkladatel jako nízké, v řádu statisíců, vyvolané především nutnou změnou justičních systémů a dále statistickým a evidenčními změnami prováděnými Policí ČR a justicí při zavedení nového institutu příkazu k uchování dat.

Garančním výborem by měl být výbor ústavněprávní. Děkuji za pozornost. Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, pan ministr nám sdělil, jak je to taková jednoduchá novelka, která vůbec nic neznamená, bez problémů projede touto Sněmovnou, a svůj proslov zkrátí na minimum. Tak to já bych tedy rád upozornil, že to vůbec není jednoduchá novelka, která nic neznamená. Znamená velmi zásadní změny v českém právním řádu a obávám se, že nemůže touto Sněmovnou projet jen tak jako bez vědomí.

To je poznámka první. Poznámka druhá...

Druhá poznámka, kterou pokládám ovšem za mnohem zásadnější, je ona změna trestního řádu a posléze zákona o mezinárodní spolupráci, justiční spolupráci ve věcech trestních, která upravuje onu ztrátu, zničení nebo pozměnění dat, které se doposud nějakým způsobem vykládalo, zřejmě fungovalo, nyní se píše jako nové ustanovení trestního řádu, posléze promítnuté i do té mezinárodní spolupráce, kde se předpokládá, že i policejní orgán nikoliv soud, nikoli státní zástupce, i když oni jsou tam tak pěkně seřazení, je to soud, v přípravném řízení státní zástupce, ale když to náhodou nejde, tak je to policejní orgán může nařídit osobě, která uvedená data drží nebo je má pod svou kontrolou, aby taková data uchovala v nezměněné podobě po dobu stanovenou v příkazu a učinila potřebná opatření, aby nedošlo ke zpřístupnění informace o tom, že bylo nařízeno uchování dat. Já myslím, že toto v dnešním počítačovém propojeném světě není vůbec nic triviálního a jednoduchého, že to je věc, o které se máme bavit, máme říkat, za jakých podmínek, kdy můžeme říct, že s těmi daty mnohdy ten, kdo je drží, samozřejmě není jejich vlastníkem, mnohdy dokonce ani je není schopen spravovat tak, aby do nich nebylo možné zasahovat, to jsou úvahy, které jsou podle mě zcela mimo realitu dnešního internetového světě. Ale říct, že to může učinit i policejní orgán, mi připadá minimálně jako věc, o které by se měla vést velká diskuse, jestli toto je správně, nebo není. Poslední věc, kterou ovšem pokládám za naprosto nejzásadnější. Tohle jsou opravitelné otázky. Poslední věc, kterou pokládám za naprosto nejzásadnější, je 347a, maření spravedlnosti.